Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně a poslanci: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan poslanec Antonín od půl třetí bez udání důvodu, pan místopředseda Bartošek zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová osobní důvody, paní poslankyně Dobešová zahraniční cesta, pan poslanec Gabal zahraniční cesta, pan poslanec Klučka zahraniční cesta, pan poslanec Koskuba zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica osobní důvody, pan poslanec Lobkowicz pracovní důvody, paní poslankyně Nováková pracovní důvody, pan poslanec Novotný zdravotní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pilný od 17 hodin pracovní důvody, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, pan poslanec Skalický pracovní důvody, pan poslanec Šarapatka pracovní důvody, pan poslanec Šincl zahraniční cesta, pan poslanec Vondrášek osobní důvody, pan poslanec Zemánek pracovní důvody. A ještě se omlouvá paní poslankyně Válková od devíti do půl desáté ze zdravotních důvodů.

Pan poslanec Kasal hlasuje s kartou číslo 15.

Teď se zeptám na přihlášky k pořadu schůze. Kolegyně, kolegové, prosím o klid a prosím, poslouchejme pana předsedu Sklenáka. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Skončili jsme ve fázi, kdy proběhla závěrečná slova předkladatele i zpravodaje, a máme před sebou v tomto bodě pouze hlasování o zamítnutí návrhu, a pokud neprojde, o přikázání výborům k projednání. Proto bych si dovolil navrhnout, abychom ten bod, dokud máme tu rozpravu ještě v paměti, co nejdříve dokončili v prvním čtení, a proto navrhuji tedy tento bod, což je bod 111, tisk opakuji 742, abychom jej zařadili dnes dopoledne po pevně zařazených bodech. Takže by to bylo dnes dopoledne jako pátý bod. Děkuji. Ještě pan poslanec Zahradník.

Kolegyně, kolegové, znovu prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Pan poslanec Zahradník chce navrhnout změnu pořadu schůze.

Je to sněmovní tisk 501, novela zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy zákon o Šumavě. Vy se asi ptáte, co se změnilo od včerejšího hlasování, kdy jste svými hlasy tento můj návrh na vyřazení tohoto bodu zamítli. A já si myslím, že se něco změnilo. Je zde důvod, který by mohl ovlivnit váš názor na projednávání tohoto bodu takovým způsobem, jak se jej snažíme projednat. Já se omlouvám, pane poslanče.

Jenom připomínám, že tento souhrn záměrů byl předložený k posouzení již možná před dvěma, možná třemi lety a my jsme čekali, my, kteří máme na srdci život na Šumavě a já jsem také například členem Rady Národního parku Šumava , jak to posouzení dopadne.

To znamená, že s těmito projekty je konec, nebudou projednány. Pouze u 13 projektů tento významně negativní vliv zjištěn nebyl. Byl ale zjištěn tak či onak závadné působení na pohled na ochranu přírody, tak jak ho má ten hodnotitel. Kdo z nás by věřil panu ministrovi Brabcovi, že nový zákon, který připravuje, zpřístupní Šumavu, tak bude na omylu. Nic takového nenastane, Šumava bude uzavřená. Bude uzavřená pouze pro ekology a s nimi spřízněné vědce. Proto vás prosím, vyřaďme tento bod z programu našeho jednání.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády.

My skutečně považujeme situaci v letecké záchranné službě za alarmující a myslíme, že je dobře, aby se o tom jednalo i na půdě Poslanecké sněmovny.

Jako třetí bod dnešního jako varianta. Pokud by neprošla, tak tu druhou, jako třetí bod dnes odpoledne.